Při projednání v ústavněprávním výboru jsme obdrželi další připomínky, a to od Úřadu na ochranu osobních údajů.

Položili jsme tak základy jasných pravidel pro fungování registru dlužníků zcela v souladu s evropskou legislativou, doporučením i Světové banky, pravidel, která reagují na všechny problémy, které se objevily v praxi fungování registru dlužníků za posledních patnáct let. Upravili pravidla pro potřebu souhlasu spotřebitele se zařazením do registru, stanovili pravidla pro informování spotřebitele o dluhu po splatnosti před zařazením do registru. Je nově povinnost registru informovat spotřebitele o existenci dluhu, aby mu tak byla dána možnost dluh uhradit, a tím evidenci v registru předejít. Ale teď zpět k projednávání této novely v hospodářském výboru a ve Sněmovně. Hospodářský výbor tak jako garanční výbor pozměňovací návrh pana kolegy Vondráčka opět podpořil a vyjádřil s ním souhlas.

Přitom žádný kolega ani kolegyně poslanec a poslankyně nebyli proti. Zákon o ochraně spotřebitele jsme pak postoupili do Senátu, který nám na základě nepochopení a neznalosti našeho pozměňovacího návrhu celou naši mnohaměsíční práci ze zákona vyhodil a vše vyřešil během pár dnů. Vážené kolegyně, vážení kolegové, popsal jsem vám vznik našeho pozměňovacího návrhu, popsal jsem výhody a posílení ochrany pro spotřebitele, které nová pravidla přinášejí. Jsem toho názoru, že sněmovní verze byla vypracována poctivě, že zavádí jasná pravidla pro fungování registru dlužníků, a že si tedy sněmovní verze opět zaslouží vaši podporu. Nyní pan poslanec Radek Vondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já v rámci sebereflexe výrazně zkrátím připravený příspěvek i s ohledem na čas. Vzpomínám si na příspěvky jednotlivých kolegů.

Ta část je výsledkem poměrně pracného vývoje, jak tady už předeslal můj předřečník, kdy došlo k nějaké kompromisní shodě, a mám za to, že došlo ke vzniku kvalitního právního textu.

Samozřejmě že lze očekávat, že v prosinci to bude ještě víc. Proto je ta otázka registru dlužníků aktuální právě teď, tak jak je připravena sněmovní verze.

Je pravda, že podle posledních průzkumů 83 % dotázaných spotřebitelů uvedlo, že jsou si vědomi toho, že registr chrání před zadlužením, vnímají pozitivně tento nástroj.

K tomuto jevu by nedocházelo, kdybychom měli na základě zákonem stanovených pravidel fungující registry dlužníků. Nejvíce chtějí zapírat mladí mezi 15 a 29 lety. Ano, já to ještě více zkrátím. Abych to tedy uzavřel.

Nemohu souhlasit s panem senátorem, že tyto registry fungují na hraně nebo za hranou zákonných pravidel. Ony fungují v určitém vakuu, nicméně v souladu s obecnou právní úpravou, kterou tu dnes máme. Rozhodně nemohu podpořit argument, že úprava je málo komplexní.

Řešme aktuální problémy, neřešme, jestli bude existovat nějaký registr registrů, kdo bude ta autorita, jakým způsobem bude dohlížet. Dejme pravidla tomu, co už dnes existuje a co chrání spotřebitele před jimi samými. Ty registry není jednoduché vést, jednoduché je spravovat a nepředpokládám, že by docházelo k masovému vzniku nových. Z tohoto důvodu považuji za vhodnější řešení, že tu dnes potvrdíme poslaneckou verzi, která má za sebou měsíce procesu vzniku, nebylo to jednoduché, než očekávat nějakou novou normu, která má před sebou nelehkou diskusi, která rozhodně tím, že by byla podána do vlády, ještě neznamená, že by byla přijata. Domluvme se spíš na tom, že přijmeme základní pravidla, a pak se zamysleme a pokračujme v práci na kvalitní normě nebo rozšíření této normy v horizontu, řekněme, pěti let, kdy se sejdou nové výsledky toho, co jsme tu dnes přijali.

TOP 09 podpoří původní verzi, ale nerozumím tomu, co tady koalice předvádí. Neumíte se domluvit, šéfové klubů, jak se budete chovat jednotně. No, rozumím tomu, ale pak to nesvádějte na nás. Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, protože písemnou přihlášku nemám, rozpravu končím.

Ještě vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci.